Takže já vás žádám, abyste přestal lhát, abyste nepsal tyhle kraviny.

Já jsem na to nikdy nereagoval. Proč to děláte.

Proč to píšete? Eviduji dvě faktické poznámky. Jako první pan ministr Stanjura, poté pan poslanec Kučera.

Já s tím naprosto souhlasím. Já vím, že rozumíte finančním trhům, ale tady jste se tvářil, že nerozumíte.

Žádný ministr financí nikomu nic nedává. Takže těchto 12 miliard jim dali jejich sousedi ze svých daní. Tak je to třeba říci. Tak neříkejte, že dal někdo něco, dali to jejich sousedi. Zeptejte se jich, jestli jsou rádi, že se na to složili.

Co je na tom k nepochopení. Vy to moc dobře víte, jenom děláte, že studentům něco bereme, jsme asociální. Škoda, že jste si neodpustil ty závěrečné osobní útoky.

Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jsem včera říkal, že je rozhodně špatně, když si poslanci píšou projev dopředu a pak ho tady předčítají.

Agrofert nepatří Andreji Babišovi, to znamená, není to žádný antibabiš, je to prostě jedna z firem v České republice.

Čerpám pouze z veřejných zdrojů.

Jsou to čísla z veřejných zdrojů. Na závěr bych řekl doufám, že si ministr financí tohleto poznamenal a tam vidím skutečně největší úsporu.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

To nebylo nic zajímavého.

Rozhodně víc než finanční trhy. Děkuji.

Motivace dobrá, výsledek hrozný. Kdyby tam byla nějaká drobná prémie proti průměru, za které kupuje stát, rozumím tomu. Ale je to bez hranice, a to jsou výsledky.